Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si tvrdit, že to, co tady řekl pan Foldyna, je naprosto přesná definice toho, jak by se měl chovat poslanec, který je zvolen občany této republiky. Protože to, co tady předvádí různí poslanci nebo europoslanci, to je opravdu ostuda! Naprostá ostuda! Děkuji.

Pane kolego Klausi prostřednictvím pana předsedajícího, pan Juncker opravdu, ale opravdu není můj reprezentant.

A ještě druhá věc, k problematice toho právního státu. Asi jste zaregistrovali, že mezi Českou republikou, Maďarskem a ostatně všemi státy Evropské unie probíhá policejní a justiční spolupráce. A já si myslím, že ta věc, že nějakou konkrétní členskou zemi ovládne nějaký oligarcha, se může stát. To není nic nepředstavitelného, to se může stát. A je docela dobře představitelné, že bude dělat čistky v rámci policie a justice. Takže prosím nezlehčujte to, protože je to opravdu problém! S faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Vondráček. Prosím, pane předsedo. Já budu stručný. Dámy a pánové, víte, že já zpravidla nevystupuji, není to role předsedy Poslanecké sněmovny. Ale jako předseda Poslanecké sněmovny, jako člen hnutí ANO, jako člen předsednictva hnutí ANO bych se tady také chtěl veřejně distancovat od hlasování našich europoslanců. Já nemám žádné informace o tom, že by toto stanovisko bylo jakkoli konzultováno jak na úrovni předsedy, nebo předsednictva, nebo výboru.

A tohle není nic jiného než prohlubování příkopů, které už existují a budou jenom hlubší.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tady několikrát zaznělo, že máme hájit zájmy České republiky, že máme hájit zájmy našich občanů. Samozřejmě že máme hájit zájmy našich občanů! Já jsem pevně přesvědčená, že zájmem našich občanů je, abychom byli aktivní a pevnou součástí Evropské unie. Vy si opravdu někdo myslíte, že je zájmem našich občanů, abychom vystoupili z Evropské unie, abychom se izolovali, abychom na to ekonomicky i bezpečnostně doplatili? To si opravdu myslíte, že tohle je zájmem České republiky?

Nenabízejte jinou cestu. Ona totiž jiná není. Podílejme se na tom, aby byla lepším projektem. Ale je to i na nás. Ten Brusel jsme i my! Další faktická poznámka, pan poslanec Skopeček, připraví se pan poslanec Ondráček. Děkuji za slovo. Já bych nejdřív chtěl poděkovat vám, pane předsedo. Já si velmi vážím vašich slov a opravdu to uznávám. Někdy se to v politické straně stane. Vím, jak je to nepříjemné, a opravdu si cením těch slov, která tady zazněla. Dál bych se chtěl zeptat pana místopředsedy Foldyny, se kterým jsem v tom jeho projevu také v lecčem souhlasil, ale chtěl bych se ho zeptat, jestli se jako místopředseda sociální demokracie tedy distancuje od nominanta sociální demokracie na ministra zahraničí, protože pan europoslanec Poche hlasoval rovněž proti Maďarsku. Já myslím, že tady nikdo z nás nezmínil slovo vystoupit z Evropské unie. Ale to přesně ilustruje tu debatu. Pokud nesouhlasíme se vším, co k nám ze starých členských států Evropské unie míří, a dovolíme si mít nějaké výhrady, tak jsme automaticky eurofederalisty nařčeni z toho, že chceme vystoupit z Evropské unie. Ale ono to není souhlasit ze sta procent, nebo vystoupit z Evropské unie.

Není to buď, anebo. Je to o aktivní politice a o tom mít schopnost a odvahu i občas nesouhlasit. Děkuji za dodržení času. Další faktická poznámka, pan poslanec Ondráček, připraví se pan poslanec Peksa. Děkuji, pane předsedo.

Možná proto jsem chtěl zařadit bod informace vlády o postoji České republiky, protože teď v podstatě se bavíme o tom, o čem jsem se chtěl bavit já příští týden ve středu odpoledne. Vy jste to svým hlasováním neumožnili, samozřejmě je to vaše právo.

Je to vaše volba. Děkuji.

On říká: Ha, ha, vy hlasujete tady stejně jak pan poslanec Foldyna. No a co?

Je to výsostně nedemokratické.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já nevím, jestli moje vystoupení přímo spadne do kategorie faktické poznámky, protože nereaguje bezprostředně na vystoupení předřečníků. Ale já bych chtěl poprosit paní ministryni, až bude mít vystoupení, jestli by mi odpověděla na jeden dotaz. A ten zní: Protože víme, že rozpočet Evropské unie budou muset schválit všechny státy Evropské unie, co se stane, když se neschválí, jak se vlastně postupuje dál, jaké je to další řešení, jestli můžete říct. Já vám děkuji.